Tak uvidíme, já samozřejmě bych si přál kvůli České republice a českým občanům, aby ty deficity byly co nejnižší, ale myslím si, že teď je to chování nehodné zodpovědného premiéra. Všichni si pamatujeme, jak Petr Fiala před volbami sliboval, že v žádném případě nezvýší daně. Ministr financí Zbyněk Stanjura to opakoval naposledy na snídani pro novináře 12. dubna letošního roku.

Daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i daň z nemovitostí. Od vlády, která se nepravdivě deklaruje jako pravicová a ekonomicky liberální, je naprosto nehorázné, že prohlubuje a rozšiřuje daňovou progresi u daně z příjmů fyzických osob, i když by zde měl fungovat jediný spravedlivý způsob tohoto typu zdanění, rovná daň, stejná daňová sazba pro všechny její plátce. A připomínám, že dočasnou daňovou progresi zavedla do systému rovné daně v roce 2012 Nečasova vláda. Bylo to tenkrát formulováno jako solidární přirážka, a já jsem u toho byl, která měla platit pouze na dva roky. A aby prošla, tak se říkalo, že bude platit na dva roky. Víte, co to znamená v realitě?

Hořké plody této politiky sklízíme už nyní.

Jsou to oficiální čísla Českého statistického úřadu.

V konsolidačním balíčku tedy zcela absentuje analýza dřívějších ekonomických rozhodnutí a jejich dopadů a místo toho je nám předkládám seznam opatření, u nichž není stanovena priorita ani jejich další reálné dopady. Zejména mám na mysli dopady na vývoj inflace, HDP a hospodářského růstu. Ze všech vládních kroků i plánů je evidentní, že vládu vůbec nezajímá jejich makroekonomický kontext. Možná si ani neuvědomuje, protože v ní nesedí žádný skutečný ekonom hodný tohoto označení, co to znamená a proč je to vlastně důležité. Anebo si vláda skutečně myslí, že se české veřejné finance nacházejí ve vakuu nezávislém na inflaci, na mzdách či na růstu případně poklesu nebo na výkonu ekonomiky? Asi ano, protože jenom tak si lze vysvětlit třeba to, že v situaci, kdy i běžné léky jsou již téměř rok nedostupné, vláda klidně navrhne zvednout u nich sazbu DPH! Snížení sazby se v situaci skrytých kartelů, kdy maloobchodní trh zcela ovládají tři zahraniční hráči jednající ve shodě, do nižší ceny pro spotřebitele vůbec neprojeví. Na to by musela vláda použít jiné nástroje, o kterých jsem zde již hovořil v minulosti. Když si vláda uvědomí, že očekávané a rozumné daňové inkaso může získat jen z ekonomiky, která funguje a nikoli z ekonomiky, která se hroutí, a kde pracující občané reálně chudnou to si myslím, že je základní věc. Snížená daň z přidané hodnoty, tedy daň uplatňovaná na zboží základní životní potřeby, která nyní činí 10 % a kterou hodlá vláda zvýšit na 12 %, je už nyní v České republice nejvyšší ze zemí střední a východní Evropy. A já za hnutí SPD říkám, že jsme ji měli zachovat aspoň pro ty základní věci, které lidé potřebují k životu.

Tato společnost zde porovnává daňové systémy 22 zemí střední a východní Evropy. Studie upozorňuje na to, že už nyní jsou snížené sazby DPH v Česku vyšší než v okolních zemích. Polsko uplatňuje snížené sazby 8 a 5 %, Slovensko 10 a 5 %, Rakousko 13 a 10 %, Německo využívá jednu sníženou sazbu DPH ve výši 7 %, v Maďarsku jsou snížené sazby ve výši 18 a 5 %. Letos v prvním pololetí takto vybral, a to bez pojistného na sociální zabezpečení, celkem 644 miliard korun.

A to je potřeba si tady říct. A opět to všechno souvisí se ziskovou a maržovou inflací, o které jsem hovořil.

Příjmy občanů totiž brutálně snižuje dlouhotrvající dvouciferná inflace, která vám paradoxně vyhovuje, jejíž břemeno jednoznačně nejvíce dopadá na běžné pracující a seniory, tedy na domácnosti a rodiny, které ve finále zaplatí i zvýšené náklady firem vyvolané politikou této pětikoaliční vlády. Je to začarovaný kruh a perpetum mobile, které mají společného jmenovatele. A tím je naprostý ekonomický diletantismus této vlády, protože ze záměrného poškozování českých občanů vás zatím fakt obviňovat nechci. Ale ve finále je to jedno, protože ten výsledek je pro nás bohužel stejný. Vždy se můžeme spolehnout na to, že v ekonomické oblasti, ale nejenom tam, si tato pětikoaliční vláda zvolí z nabízených řešení to nejhorší a pro český stát a jeho občany bohužel to nejméně výhodné. I proto se v naší zemi už vloni propadly reálné mzdy vůbec nejvíce z členských zemí OECD, tedy ze všech států ekonomicky rozvinutého světa, a to je opravdu smutné prvenství. A vláda k tomu mlčky přihlíží, anebo, a to je ještě horší, tento neblahý trend svými rozhodnutími udržuje, prohlubuje a umocňuje. A co naopak v jejím programu i v konsolidačním balíčku úplně chybí, jsou úspory, šetření ve výdajích státu, zejména v těch naprosto zbytných a provozních.